Protože vím, a tím, že jsem zároveň členkou Dozorčí rady Státního fondu podpory investic, moje otázky jsou právě tímto směrem, protože vy se rozhodujete, zda ten program notifikovat.

A já se jenom ptám, proč takto zkreslujeme rozpočet Státního fondu, když vlastně fyzické čerpání těch 800 milionů nebude.

A opět v rozpočtu nejenom že převádíme peníze z NNV, ale dáváme tam i alokaci ze státního rozpočtu, a to celé v hodnotě 1,8 miliardy. A tady jenom upozorňuju, že zatím nedošlo ke změně Národního plánu obnovy a pořád je to tedy určeno pro obce a kraje, pro nepodnikatelské využití, ale ne na bydlení.

Já jsem tady při tom dopoledním jednání o rozpočtu upozorňovala na to, že v podstatě když jsem viděla křivky toho, jak se čerpají jednotlivé programy, tak zrovna programy na vlastní bydlení, to znamená podporu mladých, družstevního bydlení a tak dále, pan ministr tento program zastavil.

Ano, pan ministr. Prosím, pane ministře. Já bych zareagoval asi na dvě ty otázky, které si myslím, že jsou klíčové.

Šli jsme na to obrácenou cestou. Bavíme se s možnými příjemci a těmi, pro které jsou ty programy určeny, a věřím, že tam dojdeme k výsledku brzo, včetně toho později tedy spuštěného programu, který vyžaduje notifikaci, jak tady správně zaznělo, a věřím, že alokaci se nám podaří čerpat už v následujícím roce. Já jsem nechtěl znovu otevírat otázku křivky čerpání toho druhého programu, který mířil zejména k vlastnímu bydlení.

Otázka je, jestli zrovna to, že mám v danou chvíli nějaký výrazně výhodnější program, byť dopadá nebo pomáhá mladým spoluobčanům, jestli je to ta správná cesta.

V celé republice 312 získalo úvěr na pořízení bydlení, 141 domácností na modernizaci stávajícího bydlení.

A pak se můžeme bavit ještě o čerpání těch nespotřebovaných výdajů, v jaký moment je možné ve fondu závazkovat a kdy se potom vyplácí.

K faktické poznámce se přihlásila paní místopředsedkyně Dostálová. Prosím, máte slovo. Já jenom několik poznámek.

To znamená, dostanete se úplně do stejné situace, než se připraví projekty a tak dále. Tak vám budu moc přát, aby až přijde další vláda po vás, což se určitě stane, aby k takovýmhle krokům nepřistoupila, protože to se v podstatě nepostaví nikdy nic. A co se týká bydlení mladých. Ano, musíte si uvědomit, že ten program, který byl otevřen, byl v době, kdy hypotéky byly kolem 2 %, a i tak to čerpali mladí lidé, zejména na venkově ti nízkopříjmoví, kteří by nedosáhli na hypotéku. Rušit tento program v době, kdy hypotéky jsou astronomicky vysoko, a naopak stát by mohl mladým lidem pomoct, je podle mě cesta špatným směrem, protože z toho programu pro mladé se hradil i družstevní podíl.